Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu, tam to byl ten zde diskutovaný jeden návrh na pana poslance Jakuba Michálka, získal 96 hlasů, a o jeden hlas tedy byl zvolen předsedou dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. Tato volba končí.